72.

Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vládní návrh krátce uvedl. Neexistence dvoustranné smlouvy totiž tvoří určitý limit vzájemné spolupráce mezi oběma státy v oblasti vydávání.

Umožňuje to i právo České republiky na základě ujištění o vzájemnosti. Je tak možné konstatovat, že došlo k určitému zlepšení, které se následně projevilo ve dvou případech realizovaných vydání do České republiky. Uzavření dvoustranné smlouvy s Austrálií povede k dalšímu zlepšení bilaterární relace ve sledované oblasti, což je v souladu se zahraničněpolitickými zájmy České republiky. Provádění smlouvy bude náležet do působnosti Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva vnitra, pokud jde o komunikaci prostřednictvím Národní ústředny Interpolu, to je Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci, Policejního prezdia a Ministerstva zahraničních věcí, pokud jde o komunikaci diplomatickou cestou. Náklady spojené s prováděním smlouvy budou pokryty z rozpočtových kapitol těchto rezortů, přičemž dopad na státní rozpočet bude nevýznamný. Děkuji za pozornost a prosím o příznivé posouzení tohoto předloženého návrhu. Děkuji za předložení tohoto návrhu a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, kterým je pan poslanec Jaroslav Bžoch. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Smlouva o vydávání mezi Českou republikou a Austrálií, jejíž návrh je předkládán Parlamentu k vyslovení souhlasu, je sjednávána jako instrument mezinárodního práva, který stanoví právní podmínky vzájemného vydávání osob k trestnímu stíhání nebo k výkonu trestu odnětí svobody. Jejím účelem je zajištění kvalitnější a efektivnější justiční spolupráce na poli vydávání osob.